73.

Dovolte mi krátce okomentovat, jak by mělo být tohoto účelu dosaženo. Státní fond kinematografie poskytuje finanční prostředky ve dvou schématech, a to formou podpory kinematografie, resp. kulturních projektů z oblasti kinematografie, a formou podpory filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek.

Podpora prostřednictvím filmových pobídek je financována ze státního rozpočtu. Zásadní změnou navrhované právní úpravy je vytvoření nového stabilního zdroje podpory kinematografie, a to participace státního rozpočtu. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován.

Další zásadní změny se týkají samotného procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Předkládaná novela činí dosavadní systém poskytování filmových pobídek efektivnější v tom smyslu, že žadatel o filmovou pobídku může podat žádost kdykoliv během fiskálního roku, nikoliv tedy pouze jednou v roce, jak tomu bylo dosud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Komárek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já si myslím, že to je velice významný zákon, který může podpořit naši kinematografii. Pan ministr ho uvedl naprosto precizně. Podle mě skutečně naše kinematografie potřebuje o něco víc peněz nejen proto, abychom měli slušné rodinné komedie, ale aby naše filmy zase sbíraly ocenění na prestižních festivalech. Je to jedna z nejlepších reklam pro naši zemi. Takový svět prostě je. Druhá věc. Zákon by měl přispět i s naší pomocí, řekněme, v procesu práce na něm k tomu, aby přidělování peněz na kinematografii bylo co nejtransparentnější. Jak všichni víme, řada tvůrců si dnes stěžuje na to, že dostávají jen někteří, ti vyvolení, někteří jsou zase na černé listině. Skutečně nikdy nelze dosáhnout toho, aby byly veřejné peníze rozdělovány zcela spravedlivě, ale myslím, že tento zákon může být i nástrojem k tomu, aby byly rozdělovány co nejspravedlivěji. Čili já se budu pokoušet a prosím vás o totéž, abychom zachovali ten zákon v co nejtransparentnější podobě.